Takže doufám, že zvednete ruku, paní místopředsedkyně Richterová, na můj pozměňovací návrh.

Prosím, máte slovo. Jenom jednu větu.

Prosím, máte slovo. Ano, to není, jak říká tady pan poslanec Benda, vaším prostřednictvím, a já se chci k té legislativní nouzi, k té diskusi vrátit, protože pořád očekáváme a myslím si, že i můj kolega Patrik Nacher, vaším prostřednictvím, paní předsedající ty odpovědi od pana ministra. Proč tento zákon, když my na to upozorňujeme už několik měsíců v interpelacích, v pozměňovacích návrzích a tak dále, probíráme ve stavu legislativní nouze? A proč jsme se jako opozice museli dokonce zasadit o to, aby to nebylo projednáváno v takzvané devadesátce pouze v prvním čtení? Proč to takhle prostě a jednoduše u vládní koalice funguje? Proč ona flikuje všechny důležité zákony tím, že jsou buď v devadesátce, anebo ve stavu legislativní nouze?

Ano, takže nevidím nikoho dalšího přihlášeného do rozpravy. A pokud se tak děje i nadále, nikdo se nehlásí, rozpravu končím a přikročíme k hlasování.